Dnes bychom, tak jak máme v programu, jednali všechna třetí čtení, která mají splněny lhůty, a poté ještě navrhuji zařadit jeden bod a tím je sněmovní tisk 118, novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Poté bychom schůzi přerušili do středy 11 hodin, na kdy navrhuji zařadit následující body: novela zákona o DPH, sněmovní tisk 291, novela zákona o státním rozpočtu na rok 2014, sněmovní tisk 293, novela zákona o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, sněmovní tisk 294, novela zákona o rozpočtových pravidlech, sněmovní tisk 295, a novela zákona o cenách, sněmovní tisk 254.

To by byly všechny body, které bychom na této schůzi projednali, a všechny zbývající navrhuji, abychom hlasovali, že vyřadíme z programu schůze.

Máme pevně zařazené body. Je pátek, který je vyčleněn pro třetí čtení, čili poté, co bychom projednali pevně zařazené body, bychom pokračovali v projednávání třetích čtení, tak jak jsou v programu postupně, a projednali bychom všechna, která mají splněny lhůty, které můžeme dnes projednat.

To je opravdu přístup, který takové dohody torpéduje.

Ale tu dohodu dodržíme, ale příště k té dohodě platí nějaká verbální zdrženlivost.

Ale my jsme to slíbili, my to dodržíme.

Pan předseda Kalousek.

On pan premiér to nedoporučil všem poslancům, takže chápu, že koaliční poslanci hlasovali proti návrhu pana místopředsedy. On to doporučil výlučně opozičním poslancům. On řekl, že by taky někdy bylo dobré, kdyby opoziční poslanci vyšli ze Sněmovny a šli mezi normální lidi. Opoziční poslanci v té době pomáhali panu premiérovi, jeho vládě, schválit a prohlasovat zákony, které on a jeho ministři pokládali za nezbytné. Dámy a pánové, když se vám povedlo nadzvednout i Gazdíka, tu holubičku míru, prosím, uvědomte si, jak se cítíme my ostatní. Patří k našim zásadám dohody dodržovat. My dohody dodržíme, takže schůze proběhne tak, jak jsme se včera dohodli, ale myslím, že je vám v tuto chvíli jasné, jak bude vypadat naše vstřícnost k následujícím dohodám při této, myslím si, že nepřeženu výraz, cynické drzosti pana premiéra. Nyní ještě k pořadu schůze paní poslankyně Havlová. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Je to tak, pane poslanče?

To za prvé. A za druhé upozorňuji, že pokud toto schválíme, je návrh paní poslankyně Havlové nehlasovatelný. Zeptám se, zda má někdo zájem o ještě bližší vyjasnění, nebo zde je všem všechno jasné. Všechno jasné, výborně. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Sklenáka na vyřazení všech ostatních bodů kromě těch, které byly zmíněny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Prvním bodem je bod číslo 133.

Požádal bych paní ministryni práce a sociálních věcí ale ta je omluvena, takže ji zastoupí pan ministr Mládek. Prosím pana ministra průmyslu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako pana zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Radima Holečka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečná slova. Prosím, pan ministr. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento vládní návrh zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je předkládán bez pozměňovacích návrhů, proto navrhuji jeho schválení bez další diskuse.